Nejsem šťastný z toho, že se vypouštějí ty části návrhu, které právě zasahují do jednacího řádu Senátu a do dalších zákonů, tak jak to navrhl pan poslanec Hamáček. Na co bych chtěl ale upoutat vaší pozornost už proto, že to pan ministr zmínil ve své úvodní řeči a že to pokládám za velikánskou chybu a škodu, je skutečnost, že ministerstvo zatím odmítá náš návrh, můj a kolegy Kupky, na to, abychom stanovili jenom dvě data v roce, ve kterém mají zákonné předpisy nabývat účinnosti, a to 1. 7. a 1. 1. Samozřejmě máme tam zakotveno, pokud je něco v nějaké krizové situaci, v situaci krajní nouze, je možné, aby vstoupilo jindy. Ale jinak si myslím, že tato teze by byla přece naprosto správná, že mám dvě data v roce. Na začátku prázdnin a na začátku roku, kdy se podívám, jaké zákony se mi změnily, co zase na mě ta Sněmovna, ta vláda, ten Senát, ten zákonodárný proces vymyslel. Fakt nechápu, proč na tohle není ochotno Ministerstvo vnitra přistoupit. Stejně obecně už jsme se celkem naučili, že ty účinnosti jsou relativně odkládané. Legislativní proces dneska trvá nejméně osm měsíců, pokud bychom vzali i přípravy na vládě, tak dva roky. Tam opravdu to zdržení, že bychom stanovili dva pevné termíny, je naprosto minimální a nepotřebujeme anebo když potřebujeme, tak samozřejmě umíme ty výjimky ze zákona udělat. Ale nepotřebujeme, abychom nabývali účinnosti třikrát do měsíce. Velmi bych vás prosil, abyste se nad tím ještě zamysleli, i přes negativní stanovisko Ministerstva vnitra. A myslím si, že by bylo naprosto správné a naprosto férové vůči občanům, kdybychom řekli ano, kontrolujte si, jestli na vás přichází nějaká nová povinnost, nový požadavek, nové zákonné ustanovení, dvakrát do roka. Na začátku prázdnin a na začátku roku. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Dominik Feri vystoupí jako další v rozpravě.

Prosím, máte slovo. Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážení kolegové, vážené kolegové a vážení přítomní členové vlády, dva.

Kolegové z ODS tu navrhli dvě předlohy, které beru jako takový výkop a zoufalé volání směrem ke zjednodušování zákonů a k větší přehlednosti právního řádu.

Na tady tu iniciativu Ministerstvo vnitra reagovalo, ale myslím, že trochu nepochopilo účel.

A hlavně tyto kroky koordinovat s Legislativní radou vlády, protože je to věc, která se týká i budoucích zákonů a nějaké používané legislativní techniky. S přednostním právem pan ministr. Prosím, máte slovo. Dvě krátké poznámky, protože se blížíme k době, kdy je naplánován pevný bod, takže evidentně tento bod asi nestihneme a vrátíme se k tomu někdy příště.

My jsme na ministerstvu postupovali a postupujeme ve dvou krocích. A pak je ta tam druhá fáze.

Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já si dovolím také velmi rychle reagovat. Já si myslím, že jsme tady před malou chvílí slyšeli další argument, proč by bylo opravdu dobré zavést opravdu jen dva dny, kdy mohou zákony vstupovat v účinnost. V okamžiku, kdy tady Poslanecká sněmovna přijímá celou řadu našich vlastních českých zákonů a potom zároveň přijímáme normy, které implementujeme z evropských směrnic a nařízení, tak i to přece znamená, že bychom měli přispět k větší jednoduchosti pro podnikatele, pro instituce, pro lidi, kteří v ČR žijí. Marek Benda tu hovořil o tom, že je to běžné všude ve světě. Je to běžné i v evropských zemích, kde se stejně tak implementují evropské zákony, evropské směrnice a nařízení.

Je to opravdu významný krok ke zjednodušení. Je to významný krok k tomu, aby lidé dokázali stát používat pro svůj život jednodušším způsobem, abychom jim zbytečně nekomplikovali situaci, kdy musí sledovat, nejenom co se přijímá, co vstupuje v platnost, ale i kdy to vstupuje v platnost.